Takže pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji vám.

Děkuji za to. Paní poslankyně Langšádlová jako poslední. Prosím, máte slovo.

A takto bych mohla pokračovat.

Děkuji paní poslankyni za vystoupení i za dodržení času. A nyní tedy se vrátíme do standardní obecné rozpravy, takže já požádám o vystoupení pana poslance Petra Beitla a připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, Mark Twain kdysi napsal, že člověk by měl každé ráno spolknout živou ropuchu, aby ho pak celý den už nic horšího nečekalo.

Už toho bylo dneska hodně řečeno o půdorysu, na kterém polokomunistická vláda vznikala, a i já z tohoto místa musím konstatovat, že takovému útvaru svůj hlas nedám, a připojuji se k názorům členů klubu ODS.

Vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, ve svém projevu jste se zmínil o vašich spanilých jízdách po republice, o vašich výletech, které nejsou ničím jiným než permanentní předvolební kampaní hnutí ANO za státní peníze. Ale pokud jste opravdu projeli tolik krajů naší republiky a mluvili s tolika lidmi a především podnikateli, musím se opravdu podivit, co vaše programové prohlášení obsahuje, anebo lépe neobsahuje. Je sice pravdou, že takový dokument by měl obsahovat projekty krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé s tím, že střednědobé a dlouhodobé by měly převládat, nicméně nelze přece ignorovat, co naše podnikatele a vlastně všechny zaměstnavatele v současné době trápí nejvíc, a to je nedostatek pracovních sil ve všech oblastech průmyslu, ve zdravotnictví a vlastně ve všech oblastech podnikání. Ano, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ale jak je možné, že vláda urychleně nepřipravuje strategická opatření, která by umožňovala dostat do naší republiky dostatečný počet kvalifikované pracovní síly? Pro kolegy z SPD: kvalifikované pracovní síly z oblastí nám kulturně blízkých. A dostat sem ty síly dostatečně rychle, tak aby vůbec bylo možné udržet stávající ekonomický růst. Já jsem podobná opatření hledal v sekci zaměstnanost, zahraniční politika, zdravotnictví, průmysl a obchod. Tam všude máme dnes obrovské personální problémy. Nikde ani zmínka! A pokud mám mít členy vlády za kompetentní osoby, které vnímají problémy této země, nerozumím tomu. Anebo jste připraveni propustit desetitisíce úředníků, které jste v posledních letech z pracovního trhu stáhli do státní správy, tak jak vám to radil pan prezident? O tom velmi pochybuji.

Odtamtud totiž podobné hlasy pravidelně zaznívají.

Vážení členové vlády, konjunktura opravdu nebude trvat věčně a je potřeba dnes využít každou exportní i jinou objednávku a z toho šťastného období naší země vytěžit, co se dá, a to se bez pracovní síly ze zahraničí nepodaří. Vážené dámy, vážení pánové, já zatím ještě věřím, že to, co jsem před chvílí řekl, je nadsázka. Žádám vás, abyste vyslali jasný signál všem, jejichž provozy jsou z důvodu nedostatku pracovních sil ohroženy, abyste vyslali jasný signál do zdravotnictví, do průmyslu, do stavebnictví, protože situace už je na mnoha místech více než kritická a ti lidé na tu zprávu čekají. Děkuji za pozornost. Nyní máme tedy poslední čtyři přihlášky do obecné rozpravy. Požádám tedy o vystoupení paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se pan poslanec Juránek. Takže paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Přeji pěkný pozdní večer, dámy a pánové. Chtěla bych říci pár slov k tomu, proč tady dnes jsme a co vlastně projednáváme.

Sociální demokraté říkají, že jim do toho nic není, že to je věc mezi premiérem a těmi, kteří hodlají tuto vládu podporovat, a tedy KSČM. Proto mluvím o vrtěti psem, protože tady všichni chodíme, probíráme jednotlivé stránky vládního prohlášení, hledáme tam něco, co bychom chtěli zkritizovat, nebo něco naopak, co si myslíme, že jde správným směrem, ale vůbec o tohle nejde.

Když se vrátím trochu do historie, nebude to daleko, tak v květnu pan předseda vlády Babiš řekl, cituji: